Samozřejmě závisí na vás. Chápu, že nekuřáci mají jiný názor než kuřáci.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte i mně říct pár slov k tomuto návrhu zákona, který je dalším návrhem zákona, který vnucuje vlastníkovi, tentokrát vlastníkovi restaurace, co má nebo nemá býti, nebo co smí nebo nesmí býti konáno uvnitř jeho vlastního zařízení. Musím tady připomenout možná i slova pana kolegy Pilného, který, včera tuším to bylo, nám říkal, že tady je jediná pravicová strana, to jsou občanští demokraté. Tak myslím, že teď budete mít všichni příležitost se znovu přesvědčit, kdo je vpravo a kdo vpravo není, protože tady zasahujeme do práva vlastníka se rozhodnout, zdali bude mít hospodu nebo restauraci kuřáckou, či nikoliv. A podotýkám, že restauračních zařízení se zákazem kouření z rozhodnutí vlastníka je v České republice čím dál tím více. Podotýkám, že řada vlastníků restaurací se tomuto trendu přizpůsobuje. A je podle mého hlubokého přesvědčení zbytečné a skoro někdy i nemožné udělat jasnou dělicí čáru mezi tím, co ještě bude kontrolovatelné a co kontrolovatelné nebude. Koneckonců na to upozorňoval i jeden z mých předřečníků, který říkal, že ta vlastní kontrola zejména na malých obcích a vesnicích v podstatě žádná nebude už proto, že náklady, které jsou s tím spojeny byť Ministerstvo zdravotnictví říkalo, že jsou náklady marginální. Čas ukáže, jak to vlastně je. Ale úpěnlivě se Ministerstvo zdravotnictví bránilo tomu, aby tyto marginální náklady platil stát.

A v případě, že se nakonec ukáže, že jej opravdu porušil, zaplatí to ten dotyčný, který porušil zákon.

Je to na jeho rozhodnutí a těch rozhodnutí je čím dál tím více, protože z praxe nebo to funguje tak, že živnostník, který tu hospodu má, je na tom finančně závislý.

A za sebe říkám, že to podporuji a nemyslím si, že to má nařizovat stát nějakým zákonným opatřením. Pozorně jsem poslouchal pana ministra a jsem rád, že alespoň někde k nějakému kompromisu dojde. Začnu těmi elektronickými cigaretami, protože pan ministr dobře ví, že škodlivost elektronických cigaret prokázána nebyla, že je to cesta kuřáků, jak se případně odnaučit kouřit a zmenšovat dávky nikotinu tak, aby se případně s kouřením mohli rozloučit, a neprokázala se škodlivost těch výparů. To podotýkám a velmi zdůrazňuji, protože často slyším argumenty, že cigarety někomu smrdí a podobně. To v případě elektronických cigaret neplatí. U stavebně oddělených prostor, tam jsem pochopil, že je tady vůle k nějakému kompromisu jej najít. To považuji za správné.

Alkohol se tady taky zmiňoval. Tím, že tady všichni mluvili o zákoně jako o zákoně proti kouření, tak trošku jsme si nevšimli řady věcí, které byly v tom zákoně napsány a týkaly se konzumace alkoholu.

A to považuju za chybu.

To myslím, že by byla také velká chyba, kdybychom tímhle způsobem knokautovali zařízení, která také nejsou zdrojem nějakého významného problému a nejsou určitě původci toho zla v tom špatném smyslu slova.

Ještě se zmíním o venkovních prostorech.

Vím, že to je pod čarou.